Tak si to pojďme alespoň částečně rozebrat. Jsou dvě skupiny rodičů a řekněme si zcela na rovinu, téměř vždy otců které neplatí.

Nic jiného to není. Protože to je ta druhá skupina, která neplatí.

Mně to připadá strašně nerozumné. Myslím si, že tento návrh je opravdu jakoby nešťastný. A poslední poznámka, kterou bych k tomu chtěl říct. Měli jsme to tady včera, budeme to tady mít za hodinu.

Občanský soudní řád a insolvence to samé.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Rozprava bude pokračovat. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Přesunutí povinností z těch nezodpovědných na všechny ostatní zodpovědné prostě nepodporujeme a myslíme si, že základní princip hájit práva, vymahatelnost práv má převážit a že stát má udělat všechno pro to, aby byl tomuto svému účelu schopen dostát. Důležitá je samozřejmě nejenom oblast vymahatelnosti, ale také prevence. Cochemská praxe, jak tady už byla dnes zmíněna, stále bohužel není plošněji využívaná a v České republice k jejímu uplatňování dochází jen velmi pomalu. To je možné zlepšit a myslím si, že by bylo namístě se zabývat zejména tím.

Proto by měla být maximálně věnovaná pozornost právě prevenci toho, aby vůbec nedocházelo až k tomu finále, kdy není placené výživné ne z důvodu toho, že by ten rodič na to neměl peníze nebo neměl možnosti, ale z důvodu toho, že to jako svůj nástroj boje využívá.